Můj návrh bodu je Analýza islámské ideologie. Děkuji za upřesnění. Omlouvám se, ale přečetl jsem to z podkladů, které jsem obdržel. A bylo by to tedy dnes jako první bod, protože žádné pevné body nemáme. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, které padly. Zeptám se, zda tomu tak je, nebo zda někdo má pocit, že o jeho návrhu nebylo hlasováno. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu pořadu jako celku. Zahajuji hlasování.

Konstatuji, že pořad schůze byl schválen. Pan předseda Mihola. Prosím, máte slovo.

Děkuji.